Dále jsou v dokumentu zahrnuty zejména úpravy, které směřují k zpřesnění podmínek provádění ověřování kopií a podpisů, přičemž dochází i k souvisejícím změnám u autorizované konverze dokumentů. Ještě jednou se vám omlouvám, pane ministře, ale ta situace ve sněmovně je taková, že zde nemůžeme pokračovat v jednání. Dámy a pánové, prosím o klid. Pokračujte, pane ministře, máte znovu slovo. Já se velmi omlouvám. Chápu, že je to velmi technická věc, ale přece jenom musím ten dokument uvést. To znamená ještě jednou: V rámci zákona o základních registrech je za účelem odbřemenění ústředních správních úřadů zaváděna možnost svěřit správě základních registrů některé činnosti při vydávání výpisů údajů, záznamů údajů a údajů ze základních registrů.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Pour. Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl zpravodajskou zprávu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákony na úseku vnitřní správy. Jedná se o sněmovní tisk 301, jehož navrhovatelem je vláda České republiky. Tady přede mnou ministr vnitra podrobně popsal tento návrh zákona. Já bych se ještě dotkl některých konkrétních zákonů.

Návrhem zákona se mění vlastně pět zákonů.

Jedná se například o rodný, oddací nebo úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a ověřenému výstupu z registru obyvatel, a to na žádost.

Návrh obsahuje také legislativně technické úpravy. Dále novela zákona o státním občanství České republiky navrhuje zavedení možnosti upuštění od požadavku vyššího ověření a úředního překladu do českého jazyka u cizích veřejných listin, které jsou předkládány k žádosti o udělení státního občanství České republiky, bylyli tyto vydány podle nařízení. Novelou zákona o základních registrech se navrhuje na základě žádosti přikládat formulář k ověřenému výstupu z informačního systému veřejné správy, který je vydán z registru obyvatel a který obsahuje údaj o adrese a místě pobytu.

Tato se jeví jako neefektivní a neúměrně zatěžující žadatele. Dále je to například prokazování totožnosti žadatele o legalizaci, případně svědků, jdeli o legalizaci za účasti dvou svědků, kdy se navrhuje upřesnit, respektive rozšířit výčet dokladů, kterými může žadatel prokázat svoji totožnost.

Cílem této novely je vytvoření možnosti zřízení datové schránky a správy přístupu do ní bez nutnosti osobní návštěvy úřadu, správního orgánu či orgánů provádějících legalizaci podpisu, a to zejména pomocí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, kterým do deseti let bude disponovat většina občanů České republiky.

Rozhodnutí o využití této možnosti se ponechává na rozhodnutí Ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu z důvodu větší operativnosti rozhodování v těchto otázkách.

Jenom chci na závěr ještě říci, že garančním výborem byl navržen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Takový návrh je srozumitelný a odpovídá jednacímu řádu, takže nebudeme postupovat podle § 90 odst. 2, ale budeme postupovat standardním způsobem. Jsme v obecné rozpravě. Mám tady s faktickou poznámkou přihlášeného pana zpravodaje, ale předpokládám, že to je omyl. Takže ne. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Pan předseda Stanjura s přednostním právem.